54.

Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já bych chtěl požádat všechny bojovníky a bojovnice proti přílepkům, aby dávali pozor, protože teoreticky všichni bojujeme proti přílepkům, prakticky ho občas necháme projít.

Přílepek jako vyšitý! Já vznáším námitku. Ano, děkuji. Pana kolegu Petra Bendla vnímám. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci jenom krátce říci to, co jsem řekl už ve druhém čtení, že celé to usnesení zemědělského výboru, které bylo vlastně přijímáno třikrát po sobě po týdnech, nepovažuji za šťastné a vůbec nesouhlasím se systémem, jakým se taková závažná změna v kompetencích orgánů ochrany veřejného zdraví přijímá. Proto chci vyzvat Sněmovnu, aby tento pozměňovací návrh nepodpořila. Pokud je zájem řešit komplexně tuto záležitost, ať se tak stane samostatným tiskem, který přijde v řádném připomínkovém řízení z obou ministerstev.

Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl ještě uvést také tento materiál ve třetím čtení. Opravdu velice stručně.